Víme všichni, co hlasujeme? O zařazení bodů, které jsem právě přečetl. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na vyřazení.

Kdo je pro vyřazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o vyřazení bodu 166, sněmovní tisk 221, zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro vyřazení. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. A dostáváme se k vyřazení bodů 17 a 136, sněmovní tisk 118, zákon o náhradním výživném, druhé a třetí čtení.

Kdo je proti? Hlasování číslo 8, přihlášeno je 192, pro 169, proti 14. Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s návrhy z grémia a budeme pokračovat návrhy z pléna. Pan předseda Faltýnek navrhl zařazení nového bodu Informace o delegaci vedení Poslanecké sněmovny v Ruské federaci. Nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu, a to zítra, ve středu, po projednání prvního čtení státního rozpočtu.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Hlasování číslo 11, přihlášeno je 191, pro 43, proti 41. Tento návrh přijat nebyl. Nyní budeme hlasovat o zařazení nového bodu dle návrhu pana místopředsedy Okamury připojení se k iniciativě německé vlády a uvalení dalších sankci na Saúdskou Arábii. Mohu takto? Ten název jsem si poznačil.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu.

Hlasování číslo 12 je zmatečné. Zahájím nové hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu do pořadu schůze. Kdo je proti? Hlasování číslo 13, přihlášeno je 192, pro 162, proti 2. Tento návrh byl přijat.

Tento návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh pana předsedy Bartoška, abychom bod 74 zařadili na příští středu po již pevně zařazených bodech.